Jsou to nemalé finanční prostředky, které jsou vynakládány na nákup vysílacích časů, pronájem reklamních ploch a výlep letáků, reklamu a inzerci na internetu, reklamu v tisku a veřejné promo akce a prezentace, projekce filmů, výstavy, festivaly apod... To mi odpovídá pan premiér.

Pan premiér následně rozepisoval, kolik úvazků, kolik hodin atd., kdo z těch činností dělá. Mě tím, že se zabývám dlouhodobě bezpečností, zajímalo, proč je uzavřena spolupráce mezi Ministerstvem vnitra a bylo uzavřeno memorandum o vzájemné spolupráci mezi Českou republikou a Agenturou pro sociální začleňování a proč dochází ke školení specialistů policistů. Já vycházím z toho, že znám docela dobře struktury policie. Máme mnoho specializovaných útvarů, mezi nimi i útvary, které se zabývají extremismem, terorismem a jsou na nich špičkoví pracovníci, kteří školí řekněme své kolegy na nižších článcích struktur policie, ať krajská nebo okresní ředitelství.

Pan ministr mi odpověděl, že příslušníci Policie České republiky jsou v problematikách, jako je rasismus, xenofobie, násilí z nenávisti apod. vzděláváni dlouhodobě a kontinuálně. Zřejmě si myslel, že to nevím.

Práce s oběťmi trestné činnosti. Za prvé máme specialisty, kteří pomáhají obětem trestné činnosti. Každé policejní ředitelství i policejní prezídium má odbor psychologické intervence a pomoci, kde pomáháme obětem trestné činnosti.

Pan ministr mně řekl, že deklarovaná spolupráce jsou vzdělávání aktivity pro policii v Ústeckém a Moravskoslezském kraji, příprava metodiky, realizace seminářů, reprezentačních akcí, instruktážních videí pro policii, dobrovolný didaktický materiál a instruktáže SPOD oběti násilí z nenávisti.

V případě Ústeckého kraje proběhla školení v prostorách školicího policejního střediska Ústeckého kraje a v případě Moravskoslezského kraje pak na obdobném zařízení Městského ředitelství policie v Ostravě. Dlouhodobým garantem atd...

Toto je pouze pračka. Pračka na peníze. A kdybych byl orgán činný v trestním řízení, určitě bych si uměl poradit, kam ty peníze tečou. Já si to myslím, kam tečou. Bohužel nemůžu to dokázat. Děkuji za pozornost.

Děkuji za slovo, pane předsedající.

Ona to totiž není neziskovka. On je to pouze projekt, což se nikde nepíše. Celé se to tváří jako neziskovka, ale je to jenom projekt, který je pod agenturou a který opravdu stojí těch bez koruny 40 mil. korun, o kterých jste mluvil. Bohužel.

A to je vše. Takže peníze, které jsou do tohoto projektu vkládány, opravdu odtékají neznámo kam. Úřad vlády dal dotaz na financování a kam odcházejí peníze a byl slušně řečeno poslán do určitých mezí s tím, že ať si vláda najde na stránkách agentury pro začleňování výroční zprávu, že oni jim k tomu nic víc říkat nebudou, protože to právě není neziskovka, ale je to jenom projekt. A tak jsem hledal, výroční zprávu jsem našel.

Lidí, kteří na tomto projektu pracují, je zhruba deset, alespoň tak to bylo na stránkách vlády vyčteno. Deset lidí. A to si myslím, že je dost nejasná informace. Bohužel tyto projekty jsou natolik neprůhledné, že nikdo nezjistí, jakým způsobem vůbec probíhá financování uvnitř těchto projektů nebo neziskových organizací. Já nemám vůbec nic proti neziskovkám, které dělají věci, které jsou potřeba pomáhají lidem, kteří potřebují pomoc. Ale těch neziskovek, které jsou z mého pohledu vytvářeny jenom proto, aby si na tom někdo udělal byznys, je myslím minimálně polovina. A to i agentur, které se zabývají sportem.